Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Děkuji vám.

Návrh byl přijat. Další návrh. Ano.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Rozhodneme v hlasování číslo 101. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Ano. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Ano.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Dalším návrhem je profesor Zdeněk Zadák.

Protože asi v celé lavici minimálně, možná víc, nefungovalo hlasovací zařízení, tak bych chtěl opakovat poslední hlasování.

Pane místopředsedo, to není chyba v elektronickém zápise.